Ona to skutečně není spalovna. Takže prostě ne.

Děkuji. Tak děkuji za slovo, pane předsedající.

Opravdu to tak myslím.

Stejně tak je velmi pěkně řečeno, že energie z odpadů když se to takto řekne, zní to prostě velmi atraktivně, vypadá to, že to je prostě opravdu něco, co je trendy a co nám pomůže jednak s nedostatkem energie nebo s řešením energie, a jednak se zbavíme odpadů ve skutečnosti. Ale je to spíš řešení, které není moderní, není ani podporované z hlediska OECD nebo z hlediska Evropské komise, které naopak chtějí zavádět docela vysoké poplatky, nebo navrhují, aby se zaváděly poplatky za spalování odpadů, a chápou to zavádění těch poplatků jako velmi dobrý ekonomický nástroj, aby se vlastně od toho spalování ustoupilo.

Já jsem tady chtěla říct, že jednak jsem určitě proti tomu, aby se stavěly nové spalovny. Máme v tuto chvíli asi čtyři spalovny, které spalují 18 % komunálního odpadu.

Děkuji. Děkuji. Prosím.

A nevidím na tom nic špatného.

Tak děkuji. A pan poslanec Válek nyní bude reagovat s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče. Ale mám dotaz. Mám dva dotazy. Dotaz a poznámku.

A potom tedy taková zlá poznámka. Mně se hrozně líbí to třídění, co je venku.

Zvenku to tak vypadá, vevnitř je to úplně jiné.